Do 30. června 2022 mohou výrobci elektřiny, výrobci tepla a výrobci biometanu prokázat plnění kritérií udržitelnosti přechodně prostřednictvím čestného prohlášení. Tuto možnost však nemají výrobci, dovozci a prodejci vstupní suroviny určené pro výrobu paliv z biomasy. Předkládaná novela navrhuje v přechodném období umožnit prokazování plnění kritérií udržitelnosti prostřednictvím čestného prohlášení.

Novela zákona je tak zcela v souladu s pokyny Evropské unie. Samozřejmě platí hlavní argument, že v případě nepřijetí by všichni, kdo spalují biomasu, přišli o podporu, což by zdražilo teplo lidem a navíc by to vyvolalo soudní spory se státem, neboť zákon tuto podporu zaručuje a zároveň by stát nebyl schopen zajistit naplnění tohoto zákona. Myslím si, že je to jeden z prvních kroků, na který to POZE reaguje, a já se těším na předložení nového zákona o POZE a nového energetického zákona. Oba zákony budou muset velmi, velmi důrazně reagovat na dnešní dobu.

Jaký bude dopad na domácnosti? Jaký bude dopad na firmy? Tak já budu probírat jednotlivá řešení, která jsou. Máme tady řešení, které se nazývá fotovoltaika, bateriové úložiště. V programovém prohlášení vlády bylo konstatováno, že by vláda chtěla podpořit 100 000 instalací na rodinné domy plus nějaký neomezený počet v rámci municipalit a továren.

Ona jich vyrábí více než 90 % a hlavně z toho důvodu, že ona má zdroje. Ona má zdroje materiálů, které potřebujeme pro výrobu fotovoltaiky. Nebyly to všechno instalace s bateriovým systémem.

Trošku velký problém.

Nicméně už jsme si trošku zvykli, že v současné době, řekněme, i částečné hospodářské krize, nedostatku materiálů a podobných záležitostí se prakticky čeká na všechno. A víte sami, že když si dneska půjdete objednat automobil, že čekací doba jeden rok není problém.

Je to výborné, je to dobré.

Je to záležitost municipalit.

Já ho nebudu jmenovat, ale všichni víme, kdo to je. Dostali jsme se do problému, který budeme muset ošetřit v zákoně, a to jsou spotové nákupy.

Myslím, že na to budeme muset také pamatovat, a budeme na to muset pamatovat dobře. A jestli už to budou zákony o tom, že se bude skládat nějaká finanční spoluúčast, nebo bude nějaký státní dohled nad nákupem jednotlivých materiálů, asi to omezí některé dodavatele, ale asi to bude v tomto případě správné. Teď se nějakým způsobem musíme také dostat k tomu, co se stane tím, že odešli. Ti zákazníci museli podepsat nové smlouvy a jsou tady informace, že dodavatelé plynu nutí své zákazníky podepisovat nové, poměrně nevýhodné smlouvy.